Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 135. Návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy nebudeme hlasovat.

Ptám se, kdo je pro toto zařazení, Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Poté pan poslanec navrhoval, aby alternativně se hlasovalo, aby tento bod byl zařazen jako druhý bod zítra odpoledne.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 137. Ani tento návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu ze schůze.

Kdo je proti? Hlasování číslo 138. Tento návrh nebyl přijat.

Já jsem takhle zavnímal pana poslance Grospiče, když mi to navrhoval...

Takže návrh pana poslance Baxy, který navrhuje zařadit nový bod do programu schůze s názvem Návrat do škol.

Kdo je proti? Hlasování číslo 139. Návrh přijat nebyl. Teď jsou zde návrhy pana poslance Bláhy. Já budu vycházet z jeho písemné přihlášky. On totiž navrhuje tři ty body. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Je možné takto hlasovat o názvu bodu? Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu s tímto názvem. Kdo je proti? Hlasování číslo 145. Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?